Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko? Kdo je pro?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.